Dámy a pánové, ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Plzáka. Já jenom předpokládám, že zde existuje jakási tichá dohoda, že budeme pokračovat, dokud tento bod neprojednáme. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Omlouvám se za svou hlasovou indispozici. My jsme ho přeci měli potvrdit jako předsedu té komise a došlo k tajné volbě, zřejmě jste pro něj nehlasovali. To znamená, v rozporu s těmi dohodami, kterými se tady oháníte, vy jste ho tenkrát nepodpořili. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Nebudu zdržovat dlouho, ale mně se jedná o to, že my tady slyšíme výtky na nekalé jednání některých politických stran, ale přece, buďme korektní, i když to bylo nekalé jednání, tak my buďme prostě korektní.

Děkuji. Nyní následují faktické poznámky. S faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že s těmi komisemi je to trochu složitější, protože ty nebyly rozděleny podle poměrného zastoupení. Komunisté dostali místa navíc, protože podpořili vládu. To není žádné poměrné zastoupení. Děkuji. Prosím, máte slovo. On si tady stěžoval, že je předseda výboru, který svolal na půl druhou, a že tady zbytečně diskutujeme. Je to tak, slyšeli jsme to všichni. A on byl jediný, který se do té diskuse přihlásil třikrát, byť se ho to vůbec vlastně netýká. Děkuji, děkuji.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

A budeme podle toho tak hlasovat, anebo se toho hlasování nezúčastníme. Děkuji, pane předsedo. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, žádnou další nevidím, rozpravu končím a předávám slovo paní místopředsedkyni volební komise. Děkuji za slovo.

Myslím, že bychom o tom ani nemuseli hlasovat a můžeme vyhovět panu předsedovi Faltýnkovi, pokud není nějaká námitka. Budeme hlasovat po jménech. Pokud je zájem, abychom hlasovali, vidím tady pokyvování hlavou, že to není úplně jasné, dám hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, abychom ve všech případech hlasovali po jednotlivých jménech veřejně. Je zde žádost o odhlášení, této žádosti jsem vyhověl. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Omlouvám se. Znovu zahajuji hlasování, teď už to funguje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali a budeme hlasovat po jednotlivých jménech. Paní místopředsedkyně, prosím, postupujme podle tohoto schváleného návrhu. Ano, děkuji. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný, nezařazený. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václav Klaus, nezařazený. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?